Děkuji, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, asi jsem první s tou faktickou, protože reaguji na první část projevu kolegy Michálka. Víte, pro mě manažerská pozice a odborná pozice je opravdu rozdíl. Já se domnívám, že bychom tyto věci měli trošku rozlišovat, a právě proto by bylo vhodné, aby na takovou pozici bylo vysokoškolské vzdělání.

Já opravdu tomu nerozumím.

Nyní pan poslanec Jaroslav Bžoch je s faktickou přihlášen, připraví se pan poslanec Jan Volný. Děkuji za slovo. Vážený pane kolego Michálku, prostřednictvím paní předsedající, když už mluvíte o tom, abychom se poslouchali, tak taky poslouchejte.

Já jsem chtěl uvést ještě další příklady.

On poděkoval panu ministrovi, že nám odpovídá, tak já se přidám.

A ještě jedna reakce, pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně: no vy možná odpovídáte, to je možné, na moje otázky zatím tedy pan ministr neodpověděl až přijde na řadu, předpokládám, ano, děkuji.

Tak kde se vzala ta změna, že najednou vám nevadí, že vznikne nový orgán s novými potřebami, nová instituce? A to najednou je v pořádku. A já to chápu, kde ta změna: Předtím jste byli opozice, teď jste ve vládě a potřebujete prostě, aby vznikaly nové instituce. Děkuji za dodržení času.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Pan poslanec se poučil a radši odešel, aby právě nevznikly další faktické poznámky. Ale v každém případě já jsem chtěla říct něco jiného: pokud nám něco nevyhovuje, tak si to upravíme tak, aby to vyhovovalo.

Proto asi studujeme, že tím, že získáme vysokoškolské vzdělání, se posouváme v životě dál, takže nemůžu říkat, že vysokou školu nepotřebuji.

Prosím. Děkuji za slovo. Já bych byla velmi ráda, kdyby se pan ministr pro místní rozvoj vyjádřil k tomu vyhlášenému výběrovému řízení. On se možná hlásí předkladatel, má přednostní právo, ale faktická má přednost, takže bych vás požádala, zda byste nám k tomu tedy dal relevantní informace, protože tak, jak jsem to tady řekla, to v žádném případě transparentní výběrové řízení není, vyhlásit ho na tak málo dní, a ještě jsou tam specifické ukazatele typu, že už pohovory budou probíhat dříve, než je termín odevzdání, a tak dále. Takže to je k tomu výběrovému řízení, které je podle mého názoru velmi nestandardní. Otázkou je, jestli vůbec je možné vyhlašovat výběrové řízení, když ještě Digitální informační agentura nebyla touto Sněmovnou, potažmo i Senátem, schválena. Nesouhlasí s tím ti zaměstnanci, myslím si, že komunikace s nimi měla být, ale co je horší, že s tím nesouhlasí Svaz měst a obcí České republiky! Uvědomujete si, že se to všech měst obcí a krajů dotýká? Já si myslím, že toto stanovisko je klíčové, a mělo by být kladné.

Děkuju.